Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, především chci poděkovat paní kolegyni prostřednictvím pana předsedajícího paní kolegyni Zelienkové za to, že ten náš návrh vyburcoval Poslaneckou sněmovnu k tomu, aby se s lichvou něco dělo. Protože to začíná být opravdu velký problém. A jak my říkáme, nejenom problém sociální, kde ti lidé končí opravdu v uvozovkách pod mostem, ale i problém ekonomický, kdy spousta lidí je vyloučena z ekonomického života a z toho, aby platili daně a podíleli se na příjmech státního rozpočtu, což chápeme jako velký problém. Jeli to tak a Ministerstvo financí se bude chtít touto věcí zabývat, my rádi pro něj budeme hlasovat, a budeli to znamenat omezení lichvy tak jako v některých dalších státech, ve většině států Evropy, tak potom ten náš návrh splnil svoje poslání, pokud ochrání, nebo i vy, když připravíte zákon, který ochrání občany České republiky před lichvou. Tak to byl krátký úvod.

Námi navrhované zastropování RPSN je omezením lichvy, která bude poprvé zákonem jasně definována. Lichva a s ní spojené exekuce vyřazují významnou část obyvatel České republiky z ekonomického života. To má přímý dopad na hospodářskou stagnaci naší země, což je ostatně čím dál tím více znát.

Naopak jeli vysoká, musí i úroky stoupnout. Proto jsme nestanovili jeden pevně daný strop maximálně přípustného RPSN, ale napsali jsme, že se má tento strop odvíjet od lombardní sazby stanovené Českou národní bankou, která se ve své řadě odvíjí od ceny peněz v ekonomice.

Přitom říkáme, že se jedná o velice tolerantní opatření, které ponechává prostor pro podnikání a pouze zakazuje to, co je již naprosto za hranou lichvy. Pevně doufáme, že naši kolegové z ostatních poslaneckých klubů nezůstanou pouze u předvolebních slibů a námi navrhovanou úpravu v nadcházejícím druhém čtení podpoří. Každý další den, kdy v naší republice existuje legální lichva, totiž znamená další a další byznys s lidským neštěstím. A já znovu řeknu prostřednictvím pana předsedajícího vládní koalici a potažmo paní kolegyni Zelienkové, které si nesmírně vážím, znovu zopakuji tu větu: Každý další den, kdy v naší republice existuje legální lichva, totiž znamená další a další byznys s lidským neštěstím. Děkuji panu poslanci Radimu Fialovi.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, nejdříve předešlu, že sociální demokracie tento poslanecký návrh zákona nepodpoří. My jsme ho propustili, nebo jsme nehlasovali pro zamítnutí v prvním čtení, protože jsme chtěli důkladně tu záležitost prodiskutovat, a na toto téma byl i seminář, který byl uskutečněn společně s ústavněprávním výborem. Myslím si, že to byl velice užitečný seminář.

Samozřejmě že zaznívaly argumenty na naši adresu, že jsme v minulosti také podávali poslanecký návrh, kde bylo řešeno RPSN. Nebylo řešeno tedy zákonem, ale mělo být řešeno vládním nařízením, nebo jeho výše, jeho hraniční výše.

V tomto případě by vůbec nebylo možné, a pokud by se schválil tento návrh, tak by to bylo dokonce protizákonné a právě lichvářské, poskytovat takovýto úvěr. A přitom ten úvěr je normální, není na něm nic neobvyklého a špatného.

Přijali jsme doprovodné usnesení a já jsem pro ně hlasoval, pro to doprovodné usnesení, myslím, že je správné, jednak takovouto záležitost by měla řešit vláda vládním návrhem, neměl by to být poslanecký návrh, a konstatovali jsme samozřejmě, že se jedná o velice nebezpečný jev celospolečenský, který má dalekosáhlé dopady do sociální oblasti, do ekonomiky atd., takže je třeba opravdu se tím zabývat, je třeba to opravdu řešit.

Těch nebankovních poskytovatelů je dneska zhruba něco kolem 50 tisíc, přesné číslo na jednotky nevím. Přes 50 tisíc Znovu požádám Sněmovnu o klid. A myslím tím všechny, kteří zvýšili hladinu hluku v tomto jednacím sále. Děkuji, pane místopředsedo.

A to si myslím, že je naprosto, velice špatně.

To znamená, aby podnikali na základě nějaké licence. To si myslím, že by měl řešit právě i ten vládní návrh zákona.

Chci tedy znovu zopakovat sociální demokracie tento návrh zákona nepodpoří. Není to z toho důvodu, že nechceme bojovat s lichvou. Naopak, chceme bojovat s lichvou, je třeba s ní bojovat, ale ne tímto způsobem. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Votavovi. Byl k vám velmi shovívavý, protože ta pozornost nebyla taková.

Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Já bych chtěl na úvod prostřednictvím pana předsedajícího také jako můj kolega Radim Fiala poděkovat paní poslankyni Zelienkové. Nevíme zatím, jak dopadne hlasování ve třetím čtení, ale pokud by tento náš návrh zákona byl zamítnut, tak opravdu vítáme tuto nabídku a vyzývám k tomu, abychom společně pracovali na úpravě naší původní verze.